Děkuji. Žádnou další písemnou přihlášku do rozpravy ani k faktické poznámce nemám. Hlásí se někdo z místa? Není tomu tak, takže rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Pan ministr nemá zájem, pan zpravodaj také ne. Prosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, zemědělský výbor na své 26. schůzi 18. září doporučil proceduru pro třetí čtení, a to: Za prvé legislativně technické úpravy, které nebyly, takže ty hlasovat nebudeme.

Zazněl návrh procedury. Je nějaký protinávrh? Schválíme proceduru, tak jak ji navrhl pan zpravodaj. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh procedury jsme schválili a budeme podle ní postupovat. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji za slovo. První hlasování, pozměňovací návrh zemědělského výboru A1. Jedná se o rozšiřování škodlivých činitelů. Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

Stanovisko výboru je kladné. Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pokračujeme v dalším pozměňovacím návrhu.

Děkuji. Pan ministr? Zahajuji hlasování.

Hlasování číslo 50, přihlášeno 187 poslanců, pro 35, proti 91. Návrh nebyl přijat.

Stanovisko výboru je záporné. Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Hlasování číslo 51, přihlášeno 187 poslanců, pro 27, proti 96. Tento návrh nebyl přijat. Hlasovali jsme o všech pozměňovacích návrzích, budeme hlasovat o celém návrhu zákona.